Pauza skončila a my můžeme znovu zahájit jednání Sněmovny.

Jenom je třeba uvést, že se za klub ANO omlouvá z pracovních důvodů nyní asi na nějakou dobu paní předsedkyně i pan první místopředseda a stejně tak se za klub KDU omlouvá pan předseda i pan první místopředseda. A ta přednostní práva jsou nyní v následujícím pořadí.

A nyní prosím, pane poslanče Karle Havlíčku, vaše... Děkuji za slovo.

Dobrý den ještě jednou všem. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych k tomu řekl pár slov.

Ale proto jsem tady nevystoupil, jenom to říkám na dokreslení situace. Někdy ten daňový ráj nevadí, někdy ten daňový ráj vadí.

Ta pohledávka je v nominální hodnotě 581 milionů korun.

A aby to bylo ještě zajímavější, tak je to dáno do kontextu s tím, že tehdy, když ta firma REMA, když vyvstal ten problém s tím Ministerstvem životního prostředí, tak se jednalo o tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení.